Doufám, že to není předzvěst příštích pořádků.

Takže jejich názor není ten, který by měl být až tak brán na lehkou váhu. Já tady teď přečtu ne svá slova, ale budou to slova pana Simkaniče, předsedy Sdružení pro internetový rozvoj, a navážu svým názorem: